Přistoupíme dále k návrhu na volbu členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Zároveň si i ze své pozice dovolím poprosit o klid vážené kolegy a kolegyně, abychom všichni věděli, o kom a o čem hlasujeme. Volební komise na své 6. schůzi projednala návrhy poslaneckých klubů na volbu deseti členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a přijala své usnesení číslo 30. I toto usnesení opakuji číslo 30 vám bylo rozdáno na lavice. Opět navrhuji, pokud nemá nikdo jiný návrh, že jednotlivá jména nebudu číst, neboť jste s nimi byli seznámeni písemně a máte je na svých lavicích. Připomenu, že poslanecké kluby předložily návrhy kandidátů na členy Dozorčí rady VZP také v souladu s principem poměrného zastoupení politických stran v Poslanecké sněmovně, tak jak to vyžaduje zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně.